Jsem si nedostatku stávajícího systému vyžadující opakované změny volebních obvodů do Senátu vědom. Diskuse o tom, jakým způsobem systém nastavit tak, aby byla zachována rovnost volebního práva a zároveň posílena stabilita volebních obvodů do Senátu, jsou vedeny již několik let. Vláda je připravena na základě diskuse se senátory a poslanci předložit návrh nové úpravy volebních obvodů do Senátu, která by při zachování rovnosti volebního práva zajistila co možná nejvyšší stálost senátních volebních obvodů. Za stávající situace návrh Senátu podporuji a dovoluji si vás požádat o vyslovení souhlasu s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem. Závěrem mi ještě dovolte jednou zopakovat, že Ministerstvo vnitra je připraveno vést diskusi o návrhu budoucí právní úpravy, která povede k předložení návrhu zákona, který by uvedený nežádoucí stav uspokojivě a systémově vyřešil. Děkuji za pozornost.

Je tomu tak. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych řekla asi to, co tady řekl pan ministr vnitra. Jediné, co mě překvapuje, že my jsme tady ten návrh schválili v prvním čtení a že z důvodu toho, že teď je tady předložen tento pozměňovací návrh ze Senátu, tak pokud bychom my dnes tento zákon neschválili, protože tento zákon musí schválit obě komory Parlamentu, tak by se tento zákon musel začít projednávat znovu a byly by ohroženy volby do Senátu na podzim letošního roku. I když přijmeme tyto pozměňovací návrhy Senátu, tak musím upozornit na to, že se může stát, že v daných dvou senátních volebních obvodech, kterých se to týká, což je senátní volební obvod Benešov a Sokolov, může dojít k případným žalobám, že nebyla dodržena rovnost volebního práva. To riziko tady je.

Děkuji vám za pozornost.

Pane senátore, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr tady skoro všechny výhrady z diskuse v Senátu řekl, takže já mohu být o to stručnější. Doopravdy takovýto návrh je předkládán každé dva roky a každé dva roky je předmětem kritiky na půdě Senátu. Je pravda, že v § 59 odst. 2, který my navrhujeme pozměňovacím návrhem vypustit, je kritérium, že ta odchylka od průměru počtu obyvatel na mandát nemá v jednotlivých obvodech překročit 15 %. To je tedy ten požadavek rovnosti volebního práva jednotlivých občanů.

Proto Senát tentokrát už se rozhodl neschválit tento návrh zákona, který se doopravdy každé dva roky opakuje, a přijal ten pozměňovací návrh. Možná ještě k důsledkům hlasování. Ať už ten pozměňovací návrh bude přijat, či nikoliv, tak v obou dvou případech nastane situace, že se nemění území volebních obvodů, ale v případě schválení senátní verze s pozměňovacím návrhem, který vypouští ta dvě zmiňovaná ustanovení, bude odstraněn ten potenciální rozpor. Není to definitivní řešení. Je to řešení pro tuto chvíli, pro letošní volby, a otevírá se tím prostor pro debatu, jak nastavit budoucí možné změny území senátních obvodů. Ta diskuse zahrnuje například ambicióznější variantu v Ústavě zakotvit stálé senátní volební obvody.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte stručný komentář a stanovisko klubu Starostů a nezávislých.

To za prvé. A za druhé také s tím, že změny volebních obvodů při volbách do Senátu byly opravdu časté. Proto tento senátní návrh klub Starostů a nezávislých podpoří. Protože pokud bychom tento návrh nepřijali, mohlo by dojít k paradoxní situaci. Sice by bylo zachováno pravidlo změny volebního obvodu při změně počtu obyvatel plus minus o 15 %, ale v tomto případě by obvody neodpovídaly tomuto pravidlu, což by mohlo mít za následek to, že po volbách by někdo mohl volby napadnout s tím, že obvody neodpovídají právě tomuto ustanovení. Čili znovu opakuji, my tento návrh podpoříme. Podporou senátního návrhu však odsouváme problém poněkud dále. Proto předpokládám, že Ministerstvo vnitra připraví, tak jak zaznělo ze Senátu v usnesení, návrhy na nové volby, na nové vymezení senátních obvodů tak, aby za dva roky bylo možné hlasovat podle nových pravidel. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Já děkuji.